35.

Děkuji, pane předsedající, já budu skutečně stručná... Já vám rozumím. Já ještě jednou požádám vaše kolegy v sále o klid. Ti, kteří potřebují vyřešit něco jiného než aktuální sněmovní tisk, aby se také přesunuli do předsálí nebo do jiných místností.

Prosím. Všichni asi víte, o co se jedná. Jedná se o navýšení důchodů o tři stovky nad zákonnou valorizaci. Máme čtvrt hodiny na dokončení druhého čtení, a pokud budeme chtít, tak to stihneme, nebo můžeme pokračovat ve středu ráno tak, jak mám tu informaci. Takže vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, poprosím o vyslání tohoto návrhu, který je důležitý pro tři miliony lidí, pro téměř tři miliony lidí, do třetího čtení. Podotknu, že druhé čtení je možné obecně probírat po druhé hodině. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Výbor usnesení nepředložil. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku, poslankyně Lenka Dražilová, a informovala nás o projednání návrhu, případné pozměňovací návrh odůvodnila. Děkuji za slovo.

Děkuji, a já tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je několik přihlášek, a pak zde mám nějaká přednostní práva.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám chtěl stručně představit pozměňovací návrh, který jsme podali k tomuto tisku. Je to návrh na takzvanou dotační vratku důchodcům ve výši 1 000 korun pro každého důchodce, a financování je zajištěno skrze zajištění reálné vymahatelnosti zákona o střetu zájmů. Všichni víme, že tenhle zákon je tady proto, protože budou volby, z toho důvodu se to tady projednává, a my máme za to, že když někdo dělá ve Sněmovně volební kampaň skrz nějaké návrhy, tak je namístě, aby ji financoval ze svého. Právě proto jsme navrhli tento pozměňovací návrh, který zajistí, že ty důchody se nebudou zvyšovat z peněz, které nakonec budou splácet naše děti, že to nebude na dluh, ale že to bude přímo z dotací, které z našeho pohledu zcela neoprávněně dostávají firmy předsedy vlády. Myslíme si, že to je správné, že ve chvíli, kdy je tady návrh, který je reálně jenom volební kampaň, tak má být zajištěno, že tedy ten, kdo tu kampaň dělá, ji taky zaplatí, a ze svého. Takže navrhujeme tento princip takzvané dotační vratky 1 000 korun pro každého důchodce z dotací, které se nevyplatí společnosti Agrofert. A současně bych rád podotkl ještě druhou věc.

Nemáme žádný návrh důchodové reformy, důchodový systém je neudržitelný.

A tyto závažné problémy se neřeší. Místo toho se řeší jenom návrhy, které mají za cíl získat nějaké volební preference.

Děkuji za pozornost.

Prosím. Děkuji vám za slovo, pane předsedající.

Proto vždycky podporujeme maximální možné navýšení všech typů důchodu.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

A je na všech politických stranách, aby si rozmyslely, aby udělaly volbu mezi těmito dvěma příjemci.